Děkuji panu předsedovi Fialovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl navázat tady na ten projev, který byl řečený, a chci poprosit, aby ve volbě místopředsedů se skutečně volili lidé, kteří jsou symbolem něčeho nového, a ne symbolem toho, proti čemu například naše hnutí ANO vzniklo. Nechci to dál rozvádět, ale tato stručná věta by měla říct, kdo by měl být místopředsedou a místopředsedy. Pokud tomu tak není, tak ukončím rozpravu. Tak prosím, seznamte nás s tím, kolik času potřebujete.

Ano, děkuji.